Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Jsem členem podvýboru pro kulturu, a proto musím potvrdit slova pana Kalouska i ostatních, protože jsme se na těchto pozměňovacích návrzích dlouho podíleli a rokovali. Bylo to několik jednání, a proto se velice přimlouvám za to, abyste podpořili návrh paní Kovářové i rozpočtového výboru i to, co tady říkal pan Kalousek.

Děkuji. Teď mi dovolte ještě před vystoupením pana poslance Adama konstatovat omluvy z dalšího jednání.

To je tato věc.

Adam to určitě nebyl, opravdu. Děkuji. Máme tady ještě odhlášení pana poslance Richarda Dolejše. Nyní faktická poznámka pana poslance Stanjury, poté pan poslanec Michal Kučera, poté pan poslanec Kalousek.

To je poměrně neobvyklé, vůbec tomu nerozumím.

No, tím, že mu přidáme peníze, mu to určitě neztížíme. To určitě ne.

Takže ten argument vůbec nesedí. Kdybychom chtěli novému ministrovi dopravy vzít peníze, to bychom mu způsobili problém.

To opravdu myslíme vážně? Mně to připadá opravdu jako výmysl. Ty peníze můžete dostat rovnou dneska a navíc do resortu. Tomu fakt nerozumím. Dámy a pánové, pěkné poledne. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zareagoval na vystoupení mého předřečníka pana poslance Pilného. Pan poslanec Pilný nám už tady poněkolikáté říká takovou tezi, že hnutí ANO dává méně peněz na vědu a výzkum proto, že chce nejdříve spravit ten systém, aby se peníze nelily do černé díry, kterou nazývá věda a výzkum. Já bych možná s touto tezí souhlasil, kdyby tak vládní koalice postupovala ve všech případech. Já chci upozornit, že vládní koalice lije více peněz do sociální oblasti, aniž by tuto černou díru, kterou nazýváme sociální oblast, jakkoliv spravila. Vládní koalice lije více peněz do zdravotního systému, aniž by tu černou díru, kterou nazýváme zdravotní systém, jakkoliv spravila. Na vědu a výzkum ovšem hnutí ANO a vládní koalici peníze nezbývají, protože nejdříve musí vyspravit systém. Děkuji.

Omlouvám se oběma.

Nota bene ten návrh podvýboru pro kulturu dával s vědomím, že to dává na tu nejvýznamnější excelenci, protože my musíme podporovat především excelenci.

To také není věc, která by nás měla těšit.

A vy říkáte: Já to nechci. Zkuste mi někdo říct, co je v tom systémového.

Mám zde další dvě faktické poznámky. První má pan ministr Herman a další pan poslanec Chalupa. Máte slovo, pane ministře. Děkuji. Zase mi nezbývá než souhlasit s tím, co zde bylo řečeno. Ale musíme se pohybovat v kondicionálu. Kdyby to bylo možné, velmi bych to uvítal. Musím říci, že například to, co je načteno jako pozměňovací návrh pro Pražské jaro, je přesně ta částka, kterou Pražské jaro v letošním roce obdrželo, a nevidím nejmenší důvod, aby tomu v příštím roce bylo jinak. Samozřejmě kdyby tyto věci bylo možné řešit optimálním způsobem, budu první, kdo pro to zvedne ruku. A nejsem odpovědným členem této vlády, a tak jako jsem s vámi, pane předsedo, v době, kdy jsem byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, vyjednával rozpočet této státní instituce, když vy jste byl ministrem financí, a rozhodně jsem se vás nebál, tak dnes odpovědně vyjednávám rozpočet pro svůj resort se stávajícím ministrem financí, kterého se také nebojím, a jsem rád, že jsme schopni najít, jak jsem řekl, rezonující úhel pohledu na to, aby náš resort mohl žít a mohl žít v realitě. Ale znovu děkuji za veškerou podporu. Já vám děkuji. Děkuji za slovo. Asi všichni tušíme, proč se tady vede takto rozsáhlá diskuse v podstatě o něčem, o čem bylo jednáno ve výborech. Několikrát jsem se zmínil, že výbory jsou na to, aby projednávaly tyto věci. Jenom pokud se tady hovoří o prioritách a excelencích, vážení, znovu si dovolím apelovat a upozornit excelencí a prioritou je bezpečnost této země. Z několika posledních událostí víme, že máme větší či menší problémy v této oblasti. Takže pokud je něco prioritou, tak je to bezpečnost. Myslím si, že rozpočet respektuje rovnovážně všechny resorty.

Další faktickou poznámku má pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Laudát.